Přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá z resortních důvodů na celý den pan ministr Robert Pelikán. Dále dnes od 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Pražák. Dnes od 11 do 14 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

Nyní bychom měli hlasovat o návrhu procedury. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a abyste nám představil proceduru hlasování o pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si obrátit vaši pozornost opět k pivu. Padl návrh na zamítnutí. O tom bychom hlasovali nejprve.

A pak bychom hlasovali o návrhu jako celku. Celkem tedy tři hlasování. Jestli mám dobré podklady z garančního výboru, tak mám nejprve návrh na zamítnutí, za druhé legislativně technické úpravy, pak pozměňovací návrh pod písmenem A1, pak pod písmenem A2 a poté teprve o zákonu jako celku. Dobře, jsem rád, že jsme se ujednotili na proceduře. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu nebo úpravu procedury. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruky.

S návrhem procedury byl vysloven souhlas. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Ano, přesně tak. Nejprve tedy budeme hlasovat o zamítnutí. Pan navrhovatel?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen. Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách.